Při volbě předsedy Poslanecké sněmovny se ukáže, jaká je tu většina, která chce podpořit projekt pánů Zemana a Babiše dlouhodobé vlády bez důvěry a kontroly Poslaneckou sněmovnou.

Nicméně do té doby, po celý ten dlouhý čas, a on asi bude dlouhý, kdy nám bude vládnout vláda bez důvěry a bez kontroly, tak tu odpovědnost za všechny kroky, které učiní vláda bez důvěry ve státní správě, v tajných službách, v bezpečnostních složkách, ve státních podnicích, ve státních akciových společnostech se státní účastí, odpovědnost za všechny tyto kroky ponese každý z nás, kdo dnes zvolí reprezentanta ANO předsedou Poslanecké sněmovny. A prosím, abychom si tohohle byli všichni vědomi, protože to tak je.

Alespoň po tu dobu, co tady bude vládnout vláda bez důvěry. Po tu dobu každý z nás za to ponese odpovědnost, kdo dnes zvolí pana poslance Vondráčka.

Už jenom tím, že té jednobarevné vládě umožnila vládnout. Tak po celou tu dobu, co vláda Andreje Babiše nebude mít důvěru, tak tou opozicí nebudou ti, kteří dnes budou volit pana poslance Vondráčka předsedou Poslanecké sněmovny, protože teď mají tu jedinou možnost, jak tomu zabránit. Pak už tomu zabránit nebudou nijak moct.

Je tady dostatečná síla těch, kteří říkají, že si to nepřejí. Pak je tady nějaký značný rozpor mezi slovy a činy, ale to je zřejmě otázka svědomí každého z nás.

Tam se totiž ta většina alespoň přiznala. A my se za to nestydíme, my to pokládáme za správné.

Bude to opoziční smlouva 2.

Je pouze na vás, dámy a pánové, zda se k té opoziční smlouvě chcete, nebo nechcete připojit.

Děkuji za slovo, pane předsedající. To, kdo podporuje tu vládu, to se ukáže při hlasování o důvěře o vládě. Například tím, že někdo odejde ze sálu nebo bude podporovat vládu apod. Teď hlasujeme o předsedovi Poslanecké sněmovny, tak aby toto těleso mohlo začít fungovat, protože bez předsedy Poslanecké sněmovny nemůže pokračovat proces, který předvídá jednací řád, který je zákonem, jak jistě víte. Takže pokud dnes nebude zvolen předseda Poslanecké sněmovny, tak se bude jednání protahovat, budou se věci odkládat a žádný výsledek nebude. Mimo jiné tím, že bychom nezvolili předsedu Poslanecké sněmovny, tak bychom také zablokovali rozhodnutí o tom, zda má být pan Babiš a pan Faltýnek vydán k trestnímu stíhání. Já neříkám, že to rozhodnutí by mělo proběhnout tak, či onak. Ale tím, že by nebyl zvolen předseda, tak bychom toto rozhodnutí zablokovali a místo nové vlády jmenované na základě výsledků voleb by tady vládla vláda, která důvěru získala kdysi před čtyřmi lety. Takže ty alternativy, ty dvě varianty, o kterých tady nyní budeme rozhodovat v tomto hlasování, jsou ty, že buď bude zvolen jediný kandidát na předsedu Sněmovny, anebo nebude vůbec vedení Poslanecké sněmovny ustaveno a Poslanecká sněmovna nebude fungovat. My jsme řekli, že budeme konstruktivní opozicí, a tomu také dostojíme. A to se samozřejmě liší od toho případu, který jsme tady měli předtím, který jsme tady měli dopoledne, protože tam ty dvě alternativy byly. Ale tam si samozřejmě vítěz voleb dohodl podporu několika menších stran a dosadil si tam svého nominanta. Takže tím se ty situace odlišují, že tady ta alternativa je pouze to, že bychom Poslaneckou sněmovnu zablokovali. A proto my tento návrh nepodporujeme.

Nechceme ani vládu bez důvěry, což je ten scénář. Já upřímně ani realisticky nevěřím, že v demokratické zemi by něco takové bylo možné, a ujišťuji vás, že bychom využili veškeré prostředky, které nám ústavní pořádek České republiky dává. Já bych závěrem poprosil jediného kandidáta na funkci předsedy Sněmovny, aby mohl před nás předstoupit, aby využil práva vystoupení a představil se všem poslancům, kteří tady jsme, a aby stručně představil i svoji vizi, jak chce ústavní pravomoci, které bude mít v případě zvolení, vykonávat.

Aby zkrátka představil všem poslancům, kteří ho budou volit, jak tu funkci bude vykonávat, a aby zodpověděl případné dotazy, které zde z pléna zazní. Myslím si, že to je základní slušnost, a patří to k dobré politické kultuře, že kandidát na nějakou funkci se představí a tyto základní informace sdělí všem svým volitelům.